A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslankyně Marcela Melková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Takže hlásí se mi někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Zájem není. Takže prosím zpravodajku poslankyni Marcelu Melkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

On tam není žádný pozměňovací návrh?